Děkuji. Hlasováním o návrhu pana poslance Výborného jsme se vypořádali se všemi návrhy, které k pořadu schůze zazněly. Nemáteli nikdo námitek, budeme hlasovat a budeme schvalovat program schůze jako celek ve znění těch změn. Kdo je pro pořad schůze? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Ano, k hlasování. Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové.